Tyto rozdíly považujeme za nepřijatelně vysoké.

Děkuji za pozornost a prosím o budoucí podporu těchto našich návrhů. Děkuji a dalším z řádně přihlášených je pan poslanec Karel Haas. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Věřím, že budou věcné.

První poznámka. Několikrát tady dnes zazněla obava z toho, zda pozměňovací návrh kolegy poslance na prvním místě Zbyňka Stanjury není takzvaným nedovoleným protiústavním přílepkem. Tady můj první odkaz na zcela konkrétní judikaturu Ústavního soudu. Odkážu na dvě klíčová rozhodnutí Ústavního soudu, obě dvě rozhodnutí mají charakter plenárního nálezu.

Pozměňovací návrh kolegy poslance Zbyňka Stanjury, prostřednictvím pana předsedajícího, směřuje právě do oblasti přímých daní, do oblasti daní z příjmů, takže s odkazem na tyto dva plenární nálezy Ústavního soudu chci uklidnit a je to legitimní, ty dotazy chci uklidnit, že by se opravdu v této věci nemělo jednat o nedovolený přílepek. Toť poznámka číslo jedna. Chci zdůraznit, že nařízení Rady EU je ze 6. října tohoto roku. Dnes je, pokud se koukám do kalendáře, 25. října, to znamená 19 dnů poté, kdy máme na úrovni Evropské unie platné účinné publikované nařízení Rady EU, je ze 6. října tohoto roku.

Jinými slovy, nemohl existovat propočet českého národního daňového řešení, dokud nebyly známy, publikovány a oficiálně publikovány parametry evropského řešení. Poznámka číslo tři: to je to, co už jsem malinko nakousl.

Tady chci zdůraznit: Prosím vás, nařízení Rady EU není a nemůže vůbec být v daňové oblasti ze dvou základních důvodů. Za prvé, oblast přímých daní není na úrovni Evropské unie harmonizovaná, takže na evropské nařízení, pokud by Rada nebo komise chtěly formou nařízení regulovat tuto oblast, překračují svoje kompetence. Oblast přímých daní není na úrovni EU harmonizovaná.

Co také řeší evropské řešení? Řeší zastropování příjmů, příjmů z výroby elektřiny, to je první část, a řeší solidární příspěvek. Pak samozřejmě řeší úspory povinné a tak dále, ale tohle jsou ty dvě dominantní, sice finanční oblasti, ale v oblasti energetiky a neležící v oblasti daní. Za čtvrté: padly tady a v tom si myslím, že se dokonce překrýváme napříč Sněmovnou, a já ty obavy také sdílím padly tady obavy z případné retroaktivity. K retroaktivitě tři poznámky. První je poděkování.

Tak přece můžeme konstatovat, pozměňovací návrh kolegy Zbyňka Stanjury žádnou retroaktivitu, ani přímou, ani nepřímou, ve svém obsahu neobsahuje. Jinými slovy, obava z případné retroaktivity je tady lichá, protože v obsahu toho návrhu není ani přímá, ani nepřímá retroaktivita obsažena. Toť poznámka číslo čtyři.

To může být právní ale chápu, že ještě ne věcný, já se k tomu věcnému důvodu dostanu za chviličku to je ten právní důvod, proč tato samostatná daň není předmětem rozpočtového určení daní.